To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Děkuji. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Není tomu tak. Odhlásím vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru.

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Mám zaznamenáno, že během diskuse zazněl návrh na přikázání rozpočtovému výboru a zdravotnímu výboru, jak to navrhl pan kolega Filip, a ústavněprávnímu výboru, jak to navrhl kolega Benda. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Pan kolega Klán, prosím. Kolegyně Aulická tady zmiňovala výbor pro sociální politiku, takže výbor pro sociální politiku. Děkuji panu poslanci Klánovi. Budeme hlasovat, nejprve tedy o přikázání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru.

Návrh nebyl přijat. Dále byl navržen zdravotní výbor. Zahájil jsem hlasování o přikázání zdravotnímu výboru. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Dále pan poslanec Benda navrhl ústavněprávní výbor. Zahájil jsem hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Posledním návrhem je výbor pro sociální politiku. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.